Děkuji.

Děkuji. Děkuji, pane předsedo.

Není slyšet to, co přednáší paní poslankyně. Děkuji, pane předsedo.

Včera jsem na toto téma ještě hovořila s panem senátorem Krausem, který mi v případě, že tento zákon projde... ... zaručil, že senátní výbor jej projedná velmi rychle a nebude zdržovat.

Jedná se o tu komplikaci.

Prosila bych pevně zařadit dnes ve 13 hodin, protože se opravdu jedná o tuto věc.

Děkuji vám.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Asi to nikoho nepřekvapí, ale rád bych navrhl pevné zařazení zákona o pedagogických pracovnících, vratku ze Senátu, bod číslo 11, bohužel, shodou okolností třikrát nedošlo na hlasování kvůli přestávkám, takže ještě dnes na konec jednacího týdne.

Ještě doplním, že v tomto bodu jsou uzavřené rozpravy, jsou přednesena závěrečná slova. Stačí pouze hlasování, u kterého ani není stanovisko ministra, takže ani ministra ani pana senátora zde nepotřebujeme, stačí jenom 20 vteřin hlasování. Děkuji.

Další bod, který navrhuji na zařazení po tomto bodu, který jsem navrhl, je bod o vydání poslance, nebo hlasování o vydání, vyslovení souhlasu se stíháním poslance Lubomíra Volného.